A to nejzásadnější, předchozí vláda absolutně nepodporovala komunitní energetiku.

A mimochodem, tyto dvě směrnice nejsou jediné, které nebyly včas transponovány.

Já bych ještě v pár bodech zmínila, co se vládě v energetickém odvětví podařilo.

Na program je připraveno 17 miliard korun.

Jak je tedy vidět, nejde jen o domácnosti, které jsou z pohledu pomoci a ochrany na prvním místě, ale vláda také myslí na malé a střední podniky, a dokonce i na ty největší.

Dámy a pánové, nemyslím si, že by tato vláda nekonala a neměla výsledky.

Děkuji vám za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně. Já jenom, vaším prostřednictvím, nevím, jestli jsem dobře rozuměla tomu, čím začala paní poslankyně Olšáková, že vaše vláda převzala zdravotnictví vyčerpané. Teď se chci zeptat, jestli finančně pak nechápu, proč vzala vláda 14 miliard. A jestli myslíte vyčerpané zdravotníky, tak s tím musím souhlasit.